Takže mně nevadí, že zmiňujete, že jezdím na kole. Zmiňujte ale, co na tom kole dělám a kam jezdím.

Prostě je to o té práci, je to o práci těch lidí, ale je to také o tom, každý problém řešit, co nejrychleji to jde.

Skončil váš čas k faktické poznámce. Děkuji za slovo.

Děkuji. Dobrý den, kolegyně, kolegové.

Jak chcete pracovat s tisíci lidmi, kteří si neplní nic, co mají, nepracují, chodí jenom pro dávky a slušným lidem se smějí?

Musím reagovat na pana poslance Čižinského.

My, když máme v maličkém městečku 10 takovýchto rodin, tak máme obrovský problém.

Děkuji.

Děkuju za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jen reagovat na kolegyni Fialovou, vaším prostřednictvím.

A to je to, z čeho já mám obavy, protože bohužel v tom ideálním světě, který bychom chtěli, nežijeme a já mám třeba obavy, že se pak kolem těch vyloučených lokalit bude o něco více krást. A nemyslím si, že to je to, co pomůže těm sousedům k lepšímu životu.

Takže tohle jsou problémy, na které je z mého pohledu se potřeba taky zaměřit.

To jsou věci, kterými se máme zabývat. A proto já volám po tom, abychom zvažovali celkové dopady.

Nyní pan poslanec Juchelka s faktickou poznámkou. Ale my to děláme taky. Když se nějaká rodina dostane do krize, tak samozřejmě že se jí musí pomoci.

A oni ho doteď nemají. Takže pokud se nějaká rodina dostane do krize, tak jí samozřejmě pomozme.

Řádně přihlášeným kolegům, tedy s přednostním právem, pan kolega Bartošek, Jaroslav Foldyna a další, musím říct, že tady ještě mám pět faktických poznámek. Máte slovo. Díky za slovo. To jsem neřekl ani v nejmenším. To, co tady řešíme, je to, jestli to bude fungovat, nebo nebude fungovat, jestli to situaci zlepší, nebo zhorší. Mám vážné pochybnosti, a opět bych to srovnal s těmi exekucemi, že tato úprava tu situaci zhorší a že starosta, který bude hledět skutečně dopředu, ne dopředu na jedno volební období, ale na více volebních období, tak se této úpravy vlastně bude obávat, protože si dovede představit, co to bude znamenat za 10, 15 let. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Kalátové. Děkuji za slovo, já už také naposledy.

Tady už to zaznělo.